Genocida českých a moravských Romů a také německých Sintů byla jednou z nejvíce důkladně provedených genocid druhé světové války.

A je potřeba zdůraznit, že z těchto 337 osob dvě třetiny tvořily děti. To jsou smutná fakta.

Měl by to vysvětlit zde na plénu a měl by se omluvit. A je potřeba říci, že i kdyby se pokoušel toto své tvrzení nějakým způsobem vysvětlit, že to vysvětlení beztak nemůže fungovat. Drtivá většina, nebo celý poslanecký klub ČSSD se shoduje na tom, že takováto osoba nesmí zastávat tuto vrcholnou funkci, to znamená, že by měla být odvolána z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Apeluji na příklad pana ministra Pelikána, který tady bohužel taky není, asi někde přemýšlí nad rezignací, který se několikrát veřejně vyjádřil, že nechce spolupracovat s hnutím SPD.

Je to na 78 poslancích hnutí ANO, to je skoro polovina Poslanecké sněmovny, jestli vůbec bude tento program, tak jak je navrhován, odsouhlasen, abychom mohli o tom debatovat nejenom ti, kteří mají přednostní právo, ale všichni ostatní.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Radim Fiala. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, nehodlám si zde hrát na historika, ale je nezbytné připomenout některé souvislosti, neboť utrpení lidí se v podání některých kolegů stává nástrojem politického boje a manipulace. Naše hnutí je vlastenecké. Hlásíme se k zájmům našeho národa. Hlásíme se k jeho tradicím a cítíme také závazek za jeho oběti. Proto nemůžeme být popírači holocaustu a nemůžeme být podezíráni, že zpochybňujeme utrpení jeho obětí. Likvidace českého národa byla součástí plánů rasového řešení evropského prostoru. Konečné řešení české otázky podepsal sám Heydrich, který byl hlavním projektantem tohoto organizovaného vraždění. Český národ je tedy na stejné pozici ve věci konečného řešení, jako byly ostatní skupiny obětí holocaustu. Naše štěstí bylo pouze v tom, že v pořadí likvidace jsme byli odsunuti na dobu po válce, protože nacistická německé mašinerie potřebovala využít naši pracovní sílu. Během druhé světové války probíhala plánovitá likvidace národů, etnických skupin, postižených lidí, lidí jiné sexuální orientace a v neposlední řadě také lidí jiného politického názoru. My nebudeme vyčleňovat oběti ani podporovat pozitivní diskriminaci některých obětí německého nacistického vraždění na úkor obětí ostatních.

Není to nic nového.

Vytvořili lež, že zastánci národních hodnot a vlastenci musí být považováni za fašisty.

Je velmi zajímavé, že ve stejné době naprosto jasné prvky rehabilitace nacismu a válečných zločinů jsou tolerovány, a dokonce podporovány. Na Ukrajině je oslavován zločinec Bandera. Ano, na této Ukrajině před jedním nebo dvěma lety se zločinec Stepan Bandera stal národním hrdinou Ukrajiny. Tato prokazatelná tendence nevadí. Takže to jsou dobří náckové a zaslouží podporu takzvaných demokratických politiků. Zmiňuji tyto okolnosti záměrně proto, abych ukázal na faleš, která dnes obecně v této věci probíhá. A nyní fakta.

Je naší povinností tato místa důstojně připomínat. Je zároveň naší hanbou, že tak nečiníme. Řada míst a památníků je v žalostném stavu. Na jejich údržbu nebo obnovu chybí prostředky. Kdyby tady byl ministr kultury, určitě by mi to potvrdil. Proto je velmi zásadní, aby prostředky vynakládané na připomínku utrpení lidí byly využity efektivně.